Je to nešvar České republiky, který se dotýká jak tradičních výrobců, tak společností, které přicházejí s moderními řešeními současných kyberbezpečnostních hrozeb, a jestli tyto informace nemáte, zeptejte se, prosím, sekce obranného průmyslu, Hospodářské komory nebo také Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Mimochodem, asociace vám to v lednu letošního roku v tomto smyslu také psala. Tento segment obranného průmyslu přináší v dnešní složité době pracovní místa, tím pádem odvody do sociálního systému, vznik daňového poplatníka, a obohacuje trh práce. Pohyb na účtech firem je také prostředkem minimalizace existence hotových peněz, daňových úniků a různých optimalizací. Prosím, zastavte to. Pane premiére, jak konkrétně, prosím, podpoříte firmy, které dnes tvoří pevný základ podnikatelského prostředí? Prosím konkrétně, jak? Děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, Česká republika jako snad jediný stát v Evropské unii nemá svého obchodníka s plynem, který by nakupoval přímo na základě bilaterální smlouvy přímo s producentem plynu nebo s dodavatelem plynu.

Ta podle Němců naprosto monopolně prodává celá léta Čechům výlučně předražený spotový plyn za spotové ceny. Na tomto plynu tato firma nehorázně bohatne, a navíc jak se podařilo zjistit, většinovým vlastníkem této firmy je firma Fortrum.

Vy jako odpovědný premiér této země byste měl konečně zřídit národního obchodníka s plynem, nikoliv to realizovat přes nějakou další firmu, která nemá s Českou republikou nic společného, a tím snížit případný předražený plyn pro občany této republiky, protože nevidím nejmenší důvod, proč by čeští občané měli platit těmto důchodcům někde ve Finsku jejich důchody, které jsou na úrovni někde 1 700 až 1 800 eur, když v České republice má český důchodce daleko méně, třeba 500 eur. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Česká republika nemá stále hotové strategické plány naplňování Green Dealu, SZIF čeká na nastavení monitorovacích procesů a vyhodnocování kroků k naplňování cílů Evropské unie. Bude zapotřebí provést implementaci nových systémů pro žádosti na několik desítek podpor, což znamená vytvořit několik desítek nových nařízení vlády a přenastavit pravidla pro jednotlivé podpory. Chtěl bych se zeptat, co stálo za rozhodnutím k odvolání kvalifikovaného pracovníka v době předsednictví České republiky v Evropské unii, k jehož výkonu funkce neměli předcházející ministři ani odborná veřejnost žádné připomínky. Pane premiére, je možné zvládnout výše uvedené skutečnosti v termínech, aby nedošlo k pozastavení nebo opoždění výplaty podpor? Je již vypsáno výběrové řízení na obsazení pozice generálního ředitele SZIF, a pokud ano, jsou již přihlášeni uchazeči do tohoto výběrového řízení? A poslední otázka: V jaké době bude jmenován nový generální ředitel SZIF? Jsem si samozřejmě vědom toho, že tato problematika je plně v gesci ministra zemědělství, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velice významnou pozici v oblasti Ministerstva zemědělství, určitě svůj postup s vámi pan ministr zemědělství jako s premiérem této vlády koordinuje. Děkuji. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.